Takže ještě naposledy dnes. Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Kolovratník. A já se, kolegyně, kolegové, hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3529.

Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uvedený pod číslem 3482.

Náš společný pozměňovací návrh dále reaguje na legislativní vývoj a nutné legislativně technické změny, které se bohužel dříve neuskutečnily. Pro pořádek uvádím, a zmiňovala to tady i paní ministryně, že se jedná o změny, kvůli kterým jsem požádala Poslaneckou sněmovnu o vrácení této novely zákona do druhého čtení, což, jak se ukázalo, otevřelo cestu k pozměňovacím návrhům nejenom mně, ale i členům vládní koalice, čemuž jsem ráda. Pokud bych měla ještě více podrobněji zdůvodnit naše pozměňovací návrhy, tak v části třetí čl. V Změna zákona o hlavním městě Praze se vkládají nové body, které znějí: